Já jsem to už uváděl a tuším, že to bylo i včera v televizi, kdy...

Pokračujte. Ano, děkuji moc.

Děkuji. A nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Samozřejmě to, co se dělo včera, nemůže zůstat jenom tak bez odezvy a my na to budeme ještě během dnešního dne samozřejmě reagovat.

Děkuji moc. Já se snažím a budu co nejkratší. Ten bod ohledně navýšení rodičovského příspěvku, ten jsem už tady zmiňoval a včera jsme tady samozřejmě v opozičním okénku probírali i druhý bod, a to je příspěvek na péči.

Tak jsme pomohli i navýšením samozřejmě úhradové vyhlášky v průběhu minulého volebního období i v současnosti, protože úhradová vyhláška skutečně ani nedosahovala v ústavní péči toho, aby byla kvalitní strava dávána seniorům v průběhu celého dne. Proto jsme to potřebovali navýšit, protože jsme se tady o tom samozřejmě bavili, aby si i naši senioři mohli zkrátka v ústavní péči dovolit zeleninu, ovoce anebo maso, a to v nějakých normálních porcích. Co je ale skandální dle mého názoru, a my jsme tady k tomu vůbec neslyšeli během včerejšího dne žádné odpovědi, je, že když se navyšuje úhradová vyhláška, a v tomto roce už i podruhé, a to už na 155 korun, tak se v tuto chvíli dotkne hlavně těch, kteří jsou doma a kteří se starají o své handicapované děti nebo partnery nebo rodiče. Je to velmi těžká situace pro ně, protože v tuto chvíli my víme, že ve vnitřním připomínkovém řízení je navýšení tady této úhradové vyhlášky, která když dopadne, tak si budou moci tady tito lidé dovolit méně hodin péče měsíčně a pro některé rodiny je to skutečně fatální, píšou mi a já jsem tady včera ty částky uváděl, a protože tady byla jenom část vládní koalice, tak je samozřejmě znovu zopakuji.

Pokud se navýší úhradová vyhláška o těch 20 korun, což se možná nám poslancům s našimi platy zdá málo, bude platit už přes 40 000 korun právě proto, aby si mohla dovolit jenom osm hodin asistenční péče.

Proto navrhuji, paní předsedající, další bod, a to zařadit opět před ty pevně zařazené body, a ten nazvu jednoduše, a to je úhradová vyhláška a příspěvek na péči. Děkuji moc.

Děkuji, pane poslanče. Navrhujete to zařadit jako nový bod? Děkuji. A nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.